To je neskutečný!

Takže teď, když tady bude ten váš konsolidační balíček v červenci, kterým chcete okrást lidi o více než 100 miliard korun, okrást je z jejich peněženek, všechny slušné lidi a naše firmy, české firmy, tak tady paní Pekarová Adamová argumentuje jménem vládní koalice tím, že když my tady budeme bránit tomu, aby to neprošlo, že my ještě utrácíme peníze tady? No to je šílený úplně.

Vysloveně!

Takže hrozí, že pojišťovny už nebudou mít žádné rezervy, což je samozřejmě velký problém.

My si prostě myslíme, že je potřeba předřadit jiné zákony, a ne okrádání lidí, co předvádí vaše vláda. Dokonce ještě jste explicitně říkali, že nebudete zvyšovat daně.

Takže pojďme se teď podívat dál na předpokládaný finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Výdaje ze státního rozpočtu na realizaci tohoto ústavního zákona budou záviset na frekvenci využití institutu referenda v praxi.

Za druhé, my tam navrhujeme, aby, jak jsem říkal, když to bude šest měsíců před jakýmikoliv volbami, tak aby se to konalo společně s volbami.

Když se jim to hodí, tak mají plná ústa demokracie, přitom sami tady demokracii brání, jsou proti demokracii a brání zákonu o referendu.

Ten náš návrh ústavního zákona nezapracovává do právního řádu České republiky předpisy Evropské unie a není s nimi v rozporu. Tak o tom jsem hovořil.

Zákon o provádění referenda, který se při provádění prvního referenda osvědčil. Návrh ústavního zákona vylučuje hlasování o základních právech a svobodách zaručených ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami, stejně jako vylučuje hlasování vedoucí k porušení mezinárodních závazků České republiky.

Tady k tomu můžu konstatovat, že návrh toho našeho ústavního zákona nebude mít přímý dopad na ochranu soukromí a osobních údajů, na podnikatelské prostředí, na sociální sféru a na životní prostředí.

Ještě je potřeba napsat dokonce i korupční rizika.